Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Pan ministr Brabec se omlouvá ze zdravotních důvodů, dorazí v 10 hodin 30 minut.

Na předchozích jednáních jsme byli vypořádáni se čtyřmi z nich, k projednání nám tedy zbývá pět odpovědí. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: Neníli interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Nyní bychom měli přistoupit k projednávání odpovědí na písemné interpelace, ale vzhledem k omluvám, které jsem přečetl, tak ani pan ministr Chovanec ani pan ministr Jurečka ani pan ministr Babiš ani pan premiér Sobotka, což je všech pět písemných interpelací, nejsou přítomni, a tudíž dle dohody grémia Sněmovny z tohoto týdne a stanoviska legislativy v případě nepřítomnosti ministra je interpelace dále přerušena do jeho přítomnosti. Proto písemné interpelace přerušuji pro nepřítomnost ministrů. Přeji vám hezké dopoledne. Sejdeme se v 11 hodin na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny.